Vítězslav Jandák. Jsem na rozpacích. Ale chtěl jsem říct prostřednictvím předsedajícího: Soudruhu, řekl jste to krásně.

Hned dám kolegovi Miholovi slovo, jenom budu konstatovat omluvy, aby se situace ve sněmovně trochu zklidnila.

Slovo má v otevřené rozpravě pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče. Ač mě to mrzí, tak musím na koaličního kolegu reagovat. Pane poslanče Jandáku, vy jste měl možnost přijít diskutovat na seminář. Mohl jste připomínkovat usnesení. Všechno by to bylo legitimní. Já se nebráním kritickým názorům. Vzhledem k tomu, že k ničemu takovému nedošlo, nechal jste si to až teď na tuto chvíli a bez nějakých argumentů, zvažoval jsem, jestli vůbec má cenu odpovídat, jestli to není, promiňte, zahazování se, protože taková spontánní reakce bez jediného argumentu opravdu přijde hodně nízká. Nechci tady rozebírat, kdo byl, nebo nebyl soudruh.

Jestli máte třeba nějaké náhradní řešení. Děkuji. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, to jest k návrhu usnesení. Je tady návrh jiného usnesení?

Dámy a pánové, navrhuji to ono usnesení, které jsem tady předčítal slovo od slova. Myslím, že to není zapotřebí znovu. Prosím znovu o vaši podporu tohoto usnesení.

Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan kolega Mihola se ještě hlásí, než ukončím bod. Děkuji vám, vážení kolegové, za podporu tohoto usnesení. Velmi si toho vážím a jsem připraven pracovat dále spolu s některými z vás, kteří jste se již přihlásili, na podpoře občanského vzdělávání v České republice. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Jenom pro stenozáznam, pane předsedající. Stává se mi to maximálně jednou za deset let, ale stalo se. To, co jsme tady hlasovali před chvílí, byla věc, kterou jsem v žádném případě nemohl podpořit. Přesto se na sjetině ukázalo ano. Pro stenozáznam nezpochybňuji hlasování.

Podle schváleného pořadu schůze po pevně zařazených bodech budeme pokračovat smlouvami ve druhém čtení, čili dokončení ratifikace jednotlivých mezinárodních smluv.